Byla to studijní a vědecká knihovna, která také velmi dobře slouží občanům Královéhradeckého kraje.

V současné době nejsou ve státním rozpočtu, ani nebyly v minulém roce, žádné možnosti na podporu výstavby knihoven, protože i šel konkrétně za Kraj Vysočina například dopis s tím, že žádáme o příspěvek na výstavbu krajské knihovny. Takže tímto chci s vaší pomocí přispět k tomu, aby tam ta možnost byla. Proto tady dneska předkládám tento pozměňovací návrh.

Takže zase, poslankyně, poslanci, ten můj pozměňovací návrh by také prospěl i Olomouckému kraji, protože i tam vím, že není zcela úplně v pořádku budova krajské knihovny, že ta by zasloužila buď rekonstrukci, anebo dostavbu budovy právě z této kapitoly.

Prosím, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit návrh kolegyně Jany Fischerové, a to jako poslanec za moravskoslezský region.

Jednou z hlavních priorit nové krajské koalice je vybudování Černé kostky. Ostrava je třetí největší město v republice, zaslouží si to. Je to podpora vzdělanosti.

Takže ta stavba se může stát pýchou celého kraje a byla by škoda, kdyby to stát nepodpořil, i ve světle těch skutečností, že už to mnohokrát udělal. Takže se chceme přihlásit k dobré tradici, aby pokud myslíme vážně svá slova o podpoře vzdělanosti a celé oblasti školství v tom širokém pojetí, tak to musíme taky podpořit nějakým finančním způsobem.

Tady vás oslovuji, i vás z ostatních krajů. My tu knihovnu opravdu potřebujeme.

Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji. S faktickou poznámkou také pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych chtěl navázat na pana kolegu Stanjuru, ale chtěl bych upřesnit, že snaha tam je nejenom za uplynulé období, ale už od roku 2000, kdy byly zřízeny kraje.

Bohužel, čas se samozřejmě dotkl této rozestavěné stavby a vyžádal si určité prostředky taky na její udržení v tom stavu.

Děkuji.

Naše koalice na kraji vypsala architektonickou soutěž, získala územní rozhodnutí, stavební povolení, vypsala veřejnou zakázku a měli jsme domluvené financování.

Je nereálné, aby tak velkou stavbu financoval pouze Moravskoslezský kraj a město Ostrava případně. Je nutné zapojit státní peníze a podívat se, zda je možnost nějakou částí se připojit i evropskými zdroji. Děkuji panu poslanci.